Děkuji za slovo.

To, co my považujeme za základní problém vládou předloženého návrhu k EET je to, že on slučuje dvě věci, které podle nás neměly být sloučeny. On současně velmi mírně, ale alespoň o něco zmírňuje dopad EET na ty nejmenší a současně zavádí třetí a čtvrtou vlnu. My absolutně nesouhlasíme s tímto postupem, že se současně projednává zmírnění a současně masivní rozšíření EET.

A považujeme za faul od vlády, že současně s debatou o tom zmírnění zavádí třetí a čtvrtou vlnu, se kterou my zásadně nesouhlasíme. Nesouhlasíme s ní především proto, že jsme přesvědčeni, že šikanuje ty poctivé, uvaluje na ně další povinnosti a ti nepoctiví je prostě budou ignorovat. Prostě ty platby nenahlásí, dostanou to v hotovosti, bez účtenky a stát žádné peníze navíc nevybere. Takže tohle nám vadí na tom postupu vlády. Další věc, co nám vadí, že vláda za posledních několik let zavedla celou řadu poměrně restriktivních opatření, která mají zvýšit daňový výnos. Asi teď nemá smysl diskutovat, zda se to skutečně podařilo, nicméně jsou tady kontrolní hlášení, je tady EET, tedy celá řada opatření, která podnikatelům přinesla nové byrokratické povinnosti. A to byla vlastně vlajková loď vlády v minulém období. A co nás mrzí, že absolutně nenastala nějaká reflexe, která by řekla: O.K., teď jsme zavedli celou řadu nových povinností, zpřísnili jsme dohled, Finanční správa dneska postupuje daleko přísněji ve věci zajišťovacích příkazů, než postupovala v minulosti, ty částky, které se zajišťují, jsou daleko menší, prostě dopadá to na daleko menší podnikatele. Vláda tedy tímto způsobem uvalila ty povinnosti a neprobíhá žádný proces, který by vedl i opačným směrem, aby se rušily zbytečné povinnosti, aby se něco zjednodušilo. Dokonce ani neprobíhá to, aby existoval nějaký portál, skrz který můžou podnikatelé hlásit ty své tržby z EET, a rovnou aby jim to generovalo daňové přiznání. Já bych si přál, aby EET bylo dobrovolné a aby ten systém ze strany státu přinášel takovou přidanou hodnotu podnikatelům, že by se do něj dobrovolně hlásili, aby si usnadnili byrokracii. Tohle kdyby vzniklo, systém, kde se dají hlásit tržby, kde se dají hlásit výdaje a který bude automatizovaně generovat všechny ty povinnosti typu kontrolní hlášení, typu daňové přiznání, tak pokud by na takovém projektu Ministerstvo financí pracovalo, tak to my samozřejmě podpoříme. Ale nic takového se neděje. Místo toho, aby to bylo dobrovolně užitečné, tak je to prostě státní buzerace.

Kdo chce, kdo má podnikání napříč těmi obory, tak samozřejmě může evidovat dobrovolně. Takže nerozumím tomu, proč kvůli tomu, že někdo, kdo může evidovat dobrovolně, neeviduje, bychom to měli rozšiřovat jako povinnost na všechny. Takže bych poprosil o objasnění této věci. Uzavřel bych to asi reakcí na poslance Bláhu, který mluvil o tom, jak má tady šest opatření, která je potřeba přijmout, jak zjednodušit podnikání v České republice. A já skutečně nechápu, proč nezačínáme těmito šesti opatřeními, proč se tato Sněmovna nejprve nezabývá tím, jak podnikatelům zjednodušit život, jak snížit ty bariéry přechodu od garážového provozu do reálného byznysu.

Jsou tam normy, které strašně komplikují život, extrémně přísné požadavky hygieny, úplně nesrovnatelné třeba s Velkou Británií. A to jsou věci, na které by se podle nás vláda měla podívat a které by vedly ve finále k daleko většímu zvýšení daňových výnosů než EET, které v kontextu státního rozpočtu je v zásadě symbolická částka. Z toho důvodu my naprosto nesouhlasíme s rozšiřováním EET ve chvíli, kdy vláda nedělá nic pro to, aby tu zvýšenou byrokracii kompenzovala.

Takže není absolutně žádný důvod zavádět třetí a čtvrtou vlnu, pokud chceme jenom někomu zjednodušit život. A poslední poznámka k tomu. Ta papírová evidence je typický byrokratický přístup Ministerstva, který absolutně nemůže fungovat.

Je to úplně na hlavu postavené, tak jak je to celé konstruované.

Tak děkuji.

Tak, paní ministryně, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem to tady několikrát říkala a připomínám to. Od počátku, co jsem nastoupila do funkce, na něm pracujeme.

A to není jenom, že o tom mluvíme. V podstatě jsme zanalyzovali nejvhodnější variantu a momentálně pracujeme na přípravě otevřeného výběrového řízení. Já jsem si vytkla cíl do dvou let a dělám pro to absolutně všechno. Kromě toho máme takový miniprojekt s Českým statistickým úřadem.

Ale chtěla bych jenom připomenout, že žádný není z poslední doby. Všechny zatím, které jsem viděla a to není to, že bych řekla: je to v pořádku. Já si prostě ty věci analyzuji.